Děkuji.

Jsem velmi rád, že jste zmínil ty zákony.

Děkuji.

Nyní pan poslanec Holomčík bude interpelovat pana ministra Tomana ve věci aplikace zákona o střetu zájmů na Ministerstvu zemědělství. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený řádně omluvený pane ministře, dostalo se mi do ruky pravděpodobné znění interního pokynu ze 6. listopadu, který směřoval k zaměstnancům resortu zemědělství a popisoval, jak správně vykládat § 4b zákona o střetu zájmů v souvislosti s fungováním svěřenských fondů předsedy vlády. Ve vyjádření se mimo jiné píše: Zakladatel nemá přímý vliv na výměnu správců svěřenských fondů, tudíž logicky nelze mít za to, že by skrze správce mohl vykonávat rozhodující vliv. To není pravda. Jak praví zákon, může premiér správce svěřenského fondu vyměnit například v situaci, kdy nejedná v jeho zájmu.

A v závěru dopisu se píše, opět cituji, že v současné době nejsou známy žádné konkrétní skutečnosti, které by byť jen naznačovaly, že navzdory uvedenému právnímu zákazu zakladatel fakticky ovládá dotčené svěřenské fondy či obchodní společnosti. To opět není pravda. Existuje mnoho právních stanovisek a analýz, které tvrdí naprostý opak. Také to tvrdí finální auditní zpráva Evropské komise. A teď k dotazům. Pokud ano, jaký byl důvod poslat takovýto návodný pokyn? A za třetí, když je v textu odkazováno na statut svěřenského fondu, znamená to, že zaměstnanci ministerstva jej mají k dispozici? Děkuji za dodržení času.

Paní poslankyně je přítomna. Prosím, máte slovo.

Tak asi mám smůlu.

Moje interpelace ovšem míří na koncepčnější věc. Demografický vývoj je neúprosný. Naše populace stárne a stárnout bude a stát má dvě možnosti, jak se s rostoucím počtem seniorů vypořádat: buď stavět další podobné veliké ústavy, jako je Slunečnice, a pak jednou za čas řešit podobné problémy, nebo se bude snažit o to, aby co nejvíce seniorů, kteří se již o sebe nedokážou postarat sami, zůstalo v péči rodinných příslušníků.

Děkuji za odpověď. Také děkuji. Paní ministryně je skutečně nepřítomna, takže odpoví na vaši otázku písemně do třiceti dnů. Prosím. Děkuji za slovo.

Nicméně já budu pokračovat v tom, co ještě přijde, a to je vlastně rozšíření zpoplatnění mýta na silnice první třídy a obavy starostů a krajských zastupitelů z toho, aby se tyto komunikace neobjížděly po dalších silnicích první třídy, které nejsou zpoplatněny. Chtěl bych znát váš názor. Chtěl bych vědět, jak budete na to připraven, jak budete monitorovat tuto situaci. Jinak se omlouvám, zeptal bych se i minule, ale to jste těch otázek ode mě už dostal mnoho, takže poprosím o vaši odpověď. Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

Pět minut času na odpověď kolem tohoto tématu je strašně málo. Já začnu postupně. Včera jsem získal skvělou a perfektní zprávu. Dohady kolem mýtného tendru jsou u konce. To, co jsme jako Ministerstvo dopravy říkali od okamžiku, kdy jsem vstoupil do funkce, se potvrdilo včerejším rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Dne 4. prosince 2019 rozhodl Nejvyšší správní soud v kasačním řízení vedeném na základě kasačních stížností Ministerstva dopravy, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a společnosti CzechToll proti rozhodnutí, kterým Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a věc vrátil k dalšímu jednání, v němž byl nyní na Ministerstvu dopravy vysloven zákaz plnění smlouvy.

Podmínky pro vyslovení zákazu plnění smlouvy odpadly a postup zadavatele byl správný a provoz systému elektronického mýtného není nikterak ohrožen. To je právní stránka věci, nesmírně důležitá pro daňové poplatníky. Jak jste měli možnost sledovat spuštění nového mýtného systému k 1. prosinci, i ten probíhá bezproblémově. Nevytvořily se sáhodlouhé kolony, já sám jsem se byl přesvědčit na Rozvadově před dvěma dny, jakým způsobem jsou vydávány mýtné jednotky, jak tento proces probíhá a zda tam jsou, či nejsou komplikace a jaké.